Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. A já bych se velmi stručně zastavil u těch přirovnání s povolenou rychlostí v obcích a s nulovou tolerancí k alkoholu. Ne fakt, nepřihlásil! Padesát kilometrů v obcích je rychlost, kterou chceme chceme aby se v obcích dodržovala.

Tady řada mých předchůdců, kteří byli z různých politických stran, argumentovala velmi korektně, odborně a rozumně a opírala se opravdu o seriózní data.

A proč se to děje?